Nyní je v podrobné rozpravě přihlášen pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom zareagovat na slova pana ministra financí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Dobré odpoledne ještě jednou. Jenom co jsem zapomněl dříve. Ale to není důvod, proč jsem se hlásil.

Takže tato informace tedy není pravdivá.

Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Stupčuk, přihlášený do podrobné rozpravy.